Hlásí se pan poslanec Kalousek.

Pan poslanec Kováčik uplatnil námitku, že je tady stejně dlouho, a žádá po mně omluvu, anebo milion korun .

Táži se, zda chce někdo vystoupit a navrhnout změnu programu. V případě, že...

Děkuji za slovo.

Minulý týden jsem poměrně intenzivně komunikoval s kolegou předsedou klubu sociální demokracie, kdy mi napsal představu vládní koalice já jsem si tehdy myslel vládní koalice o tom, jak bude probíhat sněmovna tento týden a další tři týdny.

A včera jsem obdržel jako vy všichni ostatní pozvánku na mimořádnou schůzi. Už zase mimořádná schůze.

Vůbec nevíme, jak budou probíhat další týdny, které jsou výborové a poslanecký. Kolegové mají nachystané semináře, mají objednané prostory, my máme jiné věci v programu. Znovu: Co bude příští týden? Co bude popříští týden? Bude to pátého?

Přijdu v úterý na jednání grémia s tím, že všechny opoziční strany vlastně říkají: dobře, ten návrh tedy s námi komunikovali, jsme rádi, že ho akceptujeme, abychom byli svědky velké roztržky mezi dvěma největšími koaličními kluby. Jak to bude v tom týdnu prvním výborovém?

Takhle se fakt domlouvat nedá. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl původně k programu, ale budu reagovat na vystoupení kolegy Stanjury. Vy nám říkáte, že využijete všech možností, které vám dává jednací řád, abyste blokovali některé body, které Sněmovna má projednávat. Byli jsme tady svědky blokování zákona o loteriích a dalších. A když tedy my využijeme jednací řád a svoláme mimořádnou schůzi, což je standardní nástroj, který jste i vy v minulém volebním období využívali, a velmi často, tak to považujete za nějaký chaos. V úterý ten program bude přesně tak, podle mého názoru, pokud nebudete tomu blokovat, tak jak jsme se o tom bavili. To znamená, že bude zahájena mimořádná schůze, projedná se první čtení vládního návrhu zákona o loteriích, což je ostatně cesta, kterou nám opozice doporučovala, abychom neprotlačovali poslanecký návrh. A je předpoklad, že pak se ta schůze přeruší, protože druhým bodem té mimořádné schůze je druhé čtení tohoto zákona, tak je jasné, že mezitím musí proběhnout jednání ve výborech.

Není to pravda. Opravdu si pamatujete mimořádné schůze ve výborových týdnech? Opakovaně? Mluvím o tom, že k tomu využíváte výborové týdny, kdy si logicky... A vy to těm kolegům kolegovi Zahradníkovi minule, který dlouhodobě chystal výjezdní zasedání podvýboru, jste to zrušili, jeho práci jste zahodili.

A pak budete říkat: to jsou obstrukce. Jaké obstrukce? Přineste nějakou statistiku. My jsme řekli, že budou obstrukce, když bude služební zákon. To jsou obstrukce? Tak uvidíme, jak dlouho budou a jak to bude probíhat. A já nechci opakovat tu debatu o tom, jak dlouho tady leží naše návrhy. K čemu jsme komunikovali minulý týden o tom, jak to bude? Máme zrušit semináře, které budou pátého, nebo nemáme? A kdy to máme zrušit?

Na to jsou schůze Poslanecké sněmovny a ne výborové týdny. Tak si vyberte. Nakonec vás to stejně doběhne. Tak se nedivte mému rozčilení, když tady týden vyjednáváme, v úterý si to de facto potvrdíme.

A to je vyjednávání!